Stejně tak roste počet úmrtí.

Stejně tak těch prvních pět případů v České republice, které tedy byly doposud vyšetřeny pozitivně.

Je to jednak turista, který byl v oblasti Veneto a zde se pravděpodobně nakazil.

Takže to je jedna skupina osob, které jsou, samozřejmě pak ty navazující kontakty jsou v domácí karanténě. Zatím se u nich nemoc neprojevila.

A pokud jde o ty kritické případy, tak těch jsou zhruba 3 % a zbytek jsou případy, které jsou vážnější, vyžadují hospitalizaci, zhruba nějakých 15 %.

Probíhají teď aktuálně standardní práce orgánů ochrany veřejného zdraví, to znamená krajských hygienických stanic.

My jsme již celou řadu těchto kontaktů dohledali.

Dohodli jsme se, že vždy k pátku ráno budeme mít aktuální statistiku.

Takže tolik jenom k té aktuální situaci.

My přesto děláme maximální opatření, abychom zabránili pokud možno šíření té nemoci, případně zavlečení dalších případů do České republiky.

To jsou ta opatření týkající se tedy zákazu letů.

Hromadná akce, 100 tisíc lidí.

Je pravdou, že v rámci evropských zemí se poměrně nyní šíří tato opatření ve smyslu zákazu nějakých hromadných akcí. Je to Francie, je to Německo, je to Švýcarsko. Jsou to počty buď tisíc, nad tisíc osob nebo ve Francii nad 5 tisíc osob. Akce, které jsou v tuto chvíli zakázány.